Vy jste se doslova zbláznili, to, co tu předvádíte! A prosím vás, přestaňte lhát, že se s vámi nikdo nebavil, že jste nejednali a že to takhle nebylo! Vždyť přece sami víte, že to tak bylo, že s vámi jednali a kvůli vám a odborům se udělal i dobrovolný vstup, nikoliv povinný.

Já jsem chtěla jen reagovat prostřednictvím paní předsedající na pana kolegu Sklenáka. Takže vy nepřijdete s alternativou, která by řešila celkově důchodový systém? Není možné něco rušit, aniž byste alternativu, která dlouhodobě zajistí udržitelnost, předložili.

Já děkuji. S faktickou poznámkou pan poslanec Kubíček. Děkuji za slovo, paní předsedající. Dámy a pánové, ono toto má jenom jedno řešení. Je to ekonomická prosperita, standardní růst, vysoká porodnost a jasná perspektiva českého člověka. O to se pokoušeli odborníci po celém světě, můžete si přečíst velké množství studií i pokusů, které někdy nějakým způsobem fungovaly, dnes funguje nějakým způsobem Švýcarsko, myslím, že o tom jsme se kdysi bavili, ale ti lidé dobrovolně od svého vstupu do práce dávají až jednu třetinu mzdy na důchodový systém a stát jim garantuje spoustu věcí. Až budeme mít takovou úroveň, takovou vysokou přidanou hodnotu práce, takovou porodnost a tak nízkou nezaměstnanost, potom je ten systém udržitelný. Děkuji a nyní prosím s faktickou pana poslance Laudáta, připraví se pan poslanec Votava. Pan kolega předřečník prostě neví jedno. My zatím ještě nejsme jaksi pupkem ekonomiky, ale předpokládám, že mají všichni ambici se tam dostat.

A vy jste úplně ve stejné situaci, že chcete veřejnosti namlouvat jako Francouzi: My ty imigranty, ty tábory tam a všechno vyřešíme, vyřešíme ghetta, snad se někdy ten růst, těch šest procent, to jsme tam slyšeli na vlastní uši, vrátí. To už jsou jen těšínská jablíčka. Vy nemůžete tady takto hazardovat s nějakými nepodloženými sliby. Tak si něco o globální ekonomice, jak se chová, jak se chovají vyspělé ekonomiky, přečtěte. My už nikdy o šest procent neporosteme, a pokud porosteme, tak je to jen znak toho, že nejsme vyspělá ekonomika. Děkuji a nyní prosím s faktickou pana poslance Votavu. Vážená paní místopředsedkyně, několikrát tu zaznělo slovo dobrovolnost, že tento pilíř byl dobrovolný a že umožňoval dobrovolný vstup. No, jednou jste tam vstoupili, těch 80 tisíc lidí, ale už není cesty zpátky, takže jakápak dobrovolnost. Dobrovolně povinný možná v tu chvíli. Těch 80 tisíc lidí tam vstoupilo, ano, možná s tím vědomím, třeba si to někteří neuvědomili, že nebudou moci vystoupit, těch ostatních x tam prostě dobrovolně nevstoupilo, protože asi lidé nejsou hloupí a umí si spočítat, co jim ten pilíř může přinést, a také si to spočítali, že je výhodný jen pro někoho. Pro někoho, kdo má vyšší, vysoké výdělky, a ne pro lidi, kteří by tam asi měli vstupovat. A navíc samozřejmě, pokud to není garantované státem, tak ten člověk se také nemusí třeba s těmi penězi na konci za 30 let setkat. To si myslím také, že si řada lidí uvědomila. Děkuji a nyní prosím s faktickou pana poslance Beznosku.

Děkuji za slovo. Ještě velmi krátce k té dobrovolnosti. Možná že to byla, a zdá se mi to, jediná zásadní chyba té velké důchodové reformy, že vstup do druhého pilíře nebyl povinný. Možná že bychom tu debatu dneska vůbec nevedli a důchodová reforma by se nestala předmětem politického boje, protože těch 84 tisíc lidí je důsledek politického boje. Existují asi čtyři základní mechanismy ve světě, jak se řeší důchodové systémy, o jednom tu hovořil i pan ministr financí Babiš, naznačil ho. Je potřeba se zabývat všemi čtyřmi a doufejme, že konečně najdeme v této Sněmovně shodu, a ne aby se to stalo takto bezbřehým politickým bojem, jako se stal druhý pilíř, a druhý pilíř není obětí ničeho jiného než politiky. Děkuji a nyní zde mám dvě přednostní práva, a to pana zpravodaje, zda ještě na tom trvá, nebo vyčerpal svůj příspěvek ve faktické, a poté pan premiér. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Chtěl bych touto formou požádat o zkrácení doby na projednávání u obou tisků na 50 dní. Děkuji a nyní poprosím pana premiéra. Vážená paní místopředsedkyně, vážené poslankyně a vážení poslanci, já se chci důrazně ohradit proti tomu, že tu zaznělo obvinění z nějakých lží. Já jsem tu popsal situaci, která se stala v okolních zemích, a poprosil bych, aby poslanci pravice tady jasně řekli, že to není pravda. Aby jasně řekli, že druhý pilíř se v Maďarsku úspěšně rozvíjí a že vláda do něj žádným způsobem nezasáhla. Že totéž se stalo v Polsku a na Slovensku. Tak to tady řekněte a dokažte to. Sami dobře víte, že to pravda není, že prostě tento trend ve středu Evropy neuspěl, a v situaci, kdy se jednotlivé vlády, ať už to byla maďarská, slovenská, nebo polská, dostaly do rozpočtových problémů, tak první, kdo padl za oběť, byl ten druhý pilíř. Druhý pilíř, který nám byl tady v České republice vydáván za něco, co je absolutně jisté, spolehlivé, kde si lidé našetří finanční prostředky. Kdo by tomu mohl věřit, když stačí podívat se na polskou televizi a na diskusi, která tam kolem toho byla vedena?

Přece nikdo nemůže vážně myslet, že druhý pilíř, kam se přihlásilo 83 tisíc lidí, může vůbec nějak statisticky ovlivnit udržitelnost českého důchodového systému. A navíc platí, a analýzy, které byly zveřejněny, to ukazují, že do druhého pilíře se přihlásili zejména lidé, kteří mají dostatek finančních prostředků, a ti samozřejmě mají celou řadu jiných investičních možností, jak tyto finanční prostředky zhodnotit, jak odložit svou spotřebu na dobrovolné bázi, a koneckonců mohou to i zhodnotit způsobem, kdy jim z toho žádná banka a žádný fond nebude sbírat poplatky za vedení účtu v rámci druhého důchodového pilíře.